Vyjádřením této konstruktivní spolupráce vlády s opozicí bylo i to, že pět největších poslaneckých klubů mělo svého zástupce ve vedení Sněmovny.

Ukazovalo to, že většina dokáže ve Sněmovně opozici respektovat. Volba místopředsedů ukáže občanům zásadní věc. Jednak jak většina se svou mocí naloží, zda bude menšinu zadupávat a zda na jedné straně místa ve vedení Sněmovny sice rozšíří, ale jenom proto, aby byla další trafika pro méně úspěšně partnery. Jsme lidové hnutí, které důsledně obhajuje národní zájem proti snahám koncentrovat globální moc a zisk. Nejsme socialisté, ale jsme sociálně citlivé hnutí. Bráníme konzervativní hodnoty. Zájem našich občanů a této země je pro nás na prvním místě. Hájíme témata, která lidi zajímají a která se legitimizují jako potřebná. Volba místopředsedy a hlasování o zástupci SPD také ukáže, kdo je a kdo není ve skutečné opozici. Občané teď uvidí, kteří poslanci patří k vládní většině a spolu s ní odmítnou zástupce přes půl milionu voličů ve vedení Sněmovny. Nejde o nějaké výsady, ale o to, jaký signál dá Sněmovna voličům zda strana, která má čtvrtý největší poslanecký klub, je pro sněmovní většinu partner, anebo zda změna s velkým Z, kterou koalice sebou přináší, spočívá ve stoprocentním uchopení moci bez ohledu na jakékoliv oponentní názory. Nebojíme se výsledků dnešní volby, umíme se vyrovnat s arogancí moci a umíme na ni také odpovědět. Děkuji vám za pozornost.

Pane poslanče, máte slovo. Vážená paní předsedající, dámy a pánové. Vím, že je poměrně pozdní hodina, nicméně považuji za velmi důležité se na toto téma vyjádřit. My tady žijeme v nějaké zastupitelské demokracii. Já si osobně myslím, že všichni, kteří jsme tady zvoleni, tak jsme byli zvoleni mandátem těch voličů, kteří nás volili, a samozřejmě SPD bylo voleno více než půl milionem voličů. Slib poslance je, že budeme bránit do posledního dechu zájmy našich voličů. Je to velmi důležité, protože my tady nemáme bránit zájmy Evropské unie, Evropské komise nebo jiných států. My tady musíme bránit zájmy českých občanů, protože pro nás má být jako na prvním místě vždy občan České republiky. Ten zájem je jednoznačný. My tady nyní prožíváme takovou menší energetickou krizi.

Jaké důsledky to přináší nyní? Já si myslím, že zájmy občanů České republiky by měly být skutečně nadřazeny jakýmkoliv zájmům politických stran, zájmům lobbistických skupin a zájmům jakýchkoliv nadnárodních společností. Já si osobně myslím, že co se týká zastupitelské demokracie, tak myslím si, že dokonce i pan Stanjura tady hovořil o poměrném zastoupení všech stran v orgánech Poslanecké sněmovny. To, že tady na základě nějakých predikcí Ministerstva vnitra, které bylo dříve vedeno ministrem Janem Hamáčkem, a jeho tendenčních zpráv o extremismu a předsudečné nenávisti, tak mnoho politiků, kteří nebyli účastni na výboru pro bezpečnost, například ze září tohoto roku, tak oni ani nemohou vědět, že ty zprávy byly napsané naprosto tendenčně a že ty údaje, které tam byly uvedeny, jako že SPD využívá jakási extremistická témata, se nezakládají na pravdě.

Takže si tady skutečně vyprošuji, dámy a pánové, aby ještě někdy někdo, pokud to nikdo neví, tak aby tady vykládal do médií, že SPD je jakousi extremistickou stranou, protože to tak skutečně není. Já si myslím, že v této Sněmovně má každý právo na názor, a já budu ten první, který budu bránit právo každého z vás, kteří tady sedíte, tak budu vždy hájit to právo, abyste zde mohli vystoupit a abyste mohli říci svůj názor, protože to je základem parlamentní demokracie. Jsem velmi rád, že jsme tady přítomni tak v hojném počtu, protože myslím si, že je to velmi důležité. A velmi důležité je, aby i těch víc jak půl milionu voličů mělo svého zástupce v tak důležitém orgánu, jako je vedení Poslanecké sněmovny.

A samozřejmě to leccos vypoví i o vás samých, že prostě nejste schopni akceptovat názor toho víc jak půl milionu voličů a že jim prostě chcete upřít jejich práva.

Takže doufám, že ještě na poslední chvíli se vzpamatujete a podpoříte našeho kandidáta na místopředsedu Sněmovny.